Ptám se, jestli je ještě někdo, kdo by chtěl vystoupit v obecné rozpravě. Nevidím nikoho, takže končím obecnou rozpravu.

Ano, takže je to vaše. Děkuji, já se pokusím zareagovat. Tak co se týče dohody o strategickém partnerství, vy jste řekl správně, pane kolego, že ta smlouva mezi Evropou a Spojenými státy v této chvíli vypadá ze všeho nejvíc, že je u ledu, a to její oživení asi bude obtížné. Ale je pravda, že pokud bychom tuto dohodu činili, tak by byla také doprovázena tou dohodou o strategickém partnerství mezi Spojenými státy a Evropou a Evropskou unií, což zřejmě tedy nenastane. Tady tyto smlouvy, které se nyní sjednávají, jsou smlouvy nového typu. Dokonce ta CETA se pokládá za takovou průlomovou dohodu nového typu. Proto je to daleko komplexnější a je to doprovázeno i těmi dohodami o strategickém partnerství. V případě tedy dohody mezi Evropou a Spojenými státy se zřejmě už nebo to bude trvat zřejmě delší dobu a my se tady toho projednávání asi tak brzy nedočkáme. Takže tady máme tuto podobu, řekněme, v této chvíli je ta kanadská dohoda takovou tedy průkopnickou věcí, která je v této podobě, takovýto charakter smlouvy vlastně sjednáván poprvé. O tom bychom se mohli tedy ve výborech pobavit, o tom, v čem je ten nový charakter.

Protože my tady máme nyní možnost vstoupit do prostoru, které ty ostatní země budou do určité míry opouštět. Takže já dnes vnímám tuto dohodu mezi Kanadou a Evropskou unií jako poměrně velkou příležitost a myslím si, že to je i veliká šance ukázat, že taková dohoda může být pro účastníky velice výhodná, a může i tím naznačit, že to současné opouštění toho směru hledat takový typ širších dohod by bylo chybou.

On by byl výsledkem takovýchto debat, které se nyní vedou. Pokud by to šlo úspěšně a my jsme to skutečně schválili v těch národních parlamentech poté, co to schválil Evropský parlament, tak ten předpoklad byl, že ta dohoda by mohla být hotova v roce 2017 by se vlastně mohla spouštět, pokud by to takto rychle šlo, jak se předpokládalo. A pak si myslím, že ty výsledky nejlépe ukážou, jak vlastně bylo šťastné, pokud se ve Spojených státech od podobného typu dohod začalo ustupovat. Takže já vím, že ti, kteří na té dohodě pracovali, jsou přesvědčeni, že to je nejlepší podobná dohoda, která byla na této úrovni kdy vlastně vůbec uzavřena.

A já si myslím, že pro Evropskou unii právě Kanada je velice dobrý partner a je to poměrně ta zkouška se vlastně vede s někým, kdo je myslím pro nás velice zajímavým a velice silným partnerem. Jsem přesvědčen, že to je výhodné pro Českou republiku i pro celou Evropskou unii. A co se týče České republiky, tak o tom vůbec nepochybuji. Takže já doufám, že i ta debata v tomto parlamentu a ve výborech povede k tomu, abychom ji podpořili. Děkuji, pane ministře. Prostor pro závěrečné slovo má i paní zpravodajka, jestli má zájem. Už nemá, dobře. Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Paní zpravodajka navrhla jak 12. ledna, tak i 19. ledna, aby tento sněmovní tisk byl dále přikázán k projednání hospodářskému výboru, petičnímu výboru, rozpočtovému výboru, ústavněprávnímu výboru, výboru pro bezpečnost, výboru pro evropské záležitosti, výboru pro obranu, výboru pro sociální politiku, výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, výboru pro zdravotnictví, výboru pro životní prostředí a zemědělskému výboru.

Já dávám procedurální návrh, abychom s výjimkou přikázání zahraničnímu výboru o všech ostatních výborech hlasovali en bloc. Tak, nyní s přednostním právem pan předseda Kováčik. Já přicházím, paní a pánové, s protinávrhem, aby se o všech těchto návrzích hlasovalo jednotlivě, a připojuji ještě návrh na projednání ve stálé komisi pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny.

Pan místopředsedo, děkuji za slovo.

Protože musíme se nějak vypořádat s návrhem pana poslance Laudáta. Nebudeme o tom hlasovat. Takže nejprve návrh organizačního výboru, aby tento návrh byl přikázán zahraničnímu výboru.

Kdo je proti.